Vážený pane předsedo, vážená paní místopředsedkyně vlády

V hlasování o vrácení návrhu zákona dali senátoři jasně najevo, že při uchovávání záznamů komunikace včetně telefonických hovorů, pokud nejsou vedeny a to podtrhuji za účelem poskytování investiční služby, je vážným a dle mého soudu skutečně neoprávněným zásahem do soukromí samotných klientů.

Senát říká ano, pokud je poskytována investiční služba, nechť se telefonické hovory zaznamenávají dle požadavků příslušné směrnice, ať už k tomu obchodu došlo, anebo nedošlo.

Česká národní banka, která prosazovala možnost opětovného uchovávání a nahrávání všech telefonických hovorů, namítala i ve vystoupení pana viceguvernéra na Senátu, že povinnost vztahující se na záznamy a uchovávání veškeré komunikace tu již byla před 3. lednem 2018, tedy před účinností novely zákona číslo 204/2017 Sb.

To, že se tady něco v minulosti dělo, a snad možná i v přítomnosti, ještě bez nějakého jasného zákonného vymezení děje, není možné dle mého soudu nadále akceptovat.